Opět podle § 99 odst. 7 zákona o jednacím řádu následuje třetí čtení po druhém čtení. Třetí čtení zahajuji. A než dám slovo paní zpravodajce, resp. než otevřu rozpravu, tak ještě paní poslankyně Valachová.

Ano, je to zaznamenáno. A jak už jsem avizoval, tak v této chvíli otevírám rozpravu k bodu číslo 7. Do rozpravy se nikdo nehlásí. Rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova není. Prosím, máte slovo. Návrh na zamítnutí nebyl podán, takže nejprve budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Kaňkovského obsaženém v usnesení výboru pro sociální politiku a poté budeme hlasovat o návrhu zákona jako celku. Tady bychom asi ani nemuseli hlasovat o proceduře, ale pro jistotu. Kdo je pro takto navrženou proceduru?

Kdo je proti?

Procedura je schválena a můžeme přistoupit k pozměňovacímu návrhu.